Tak si říkám, že tak jak jsem vám tady přečetl i tu genezi problému, že to ukazuje, že opravdu ve státě dánském není něco v pořádku. A myslím si, že tak jak jsem diskutoval i s panem poslancem Gazdíkem prostřednictvím předsedajícího a řadou dalších poslanců, že určitě než aby zpracovával analytiku do hloubky jeden poslanec, byť řekněme snad něčemu rozumím, ale nedělám si patent na rozum, ale čísla jsou neúprosná, tak že by bylo správné, aby nezávislý nebo Nejvyšší kontrolní úřad měl možnost skutečně kontrolovat Českou televizi.

A jestli Česká televize zákony z hlediska veřejných zakázek a zákony z hlediska rozumného hospodaření uplatňuje.

Děkuji pěkně. Děkuji vám za pozornost.

A potom si ještě přijde do České televize sám bez oponenta obhajovat své vlastní názory a to už mu přijde etické.

Děkuji taky za těsné dodržení času.